Děkuji panu poslanci Kučerovi.

Dobrý den, děkuji za slovo. My jsme součástí Parlamentu České republiky a na našich projevech by nemělo být poznat, odkud jsme. Máme hájit státní zájem.

Republiky! Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Jak už tady zaznělo v předchozí rozpravě, jsou tam věci, které nerespektují názor jednoho kraje, a to poměrně významného, Středočeského kraje, jsou tam věci, které nerespektují přechod na chráněnou krajinnou oblast.

To tam vůbec není podrobně zpracováno, a to včetně ekonomické analýzy, která by tam měla být.

Děkuji panu poslanci Stanislavu Mackovíkovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.